Obchodní smlouvu o propagaci mezi Českou televizí a galerií Leica se přitom ve veřejných registrech nepodařilo dohledat.

Já sám jsem již v roce 2019 upozorňoval, že si Českou televizi zprivatizovala poměrně malá a dobře organizovaná skupinka jednotlivců, která za ni nezaplatila ani korunu, a přesto ji využívá k naplnění svých politických, ale především ekonomických zájmů.

Veškeré nyní mnou uvedené údaje vycházejí ze zprávy Českého statistického úřadu. Jako poslanci Volného bloku budeme v průběhu projednávání této zprávy opět navrhovat porovnání anonymizovaných rodných čísel vakcinovaných obětí tohoto genetického experimentu se seznamem zemřelých. Všechny příznivce takzvané vakcinace prosím o podporu této diskuse, která jim umožní prokázat nám, kteří nevěříme v oficiální pohádku o zázračné vakcinaci, že se mýlíme, a porovnání rodných čísel pod dohledem nezávislých odborníků udělá definitivní tečku za obavami kriticky uvažujících občanů.

Já vám děkuji za podporu tohoto návrhu právě proto, že opravdu upřímně předpokládám, že budete chtít udělat tečku za obavami veřejnosti i tečku za podobnými kritickými zprávami a podpoříte v průběhu této diskuse porovnání anonymizovaných rodných čísel lidí, kteří podstoupili tento lékařský zákrok, se seznamem zemřelých. Navrhuji zařadit tento nový bod jako první bod po pevně zařazených bodech po pauze dnes plus alternativně zítra.

Poprosím, pan poslanec Marian Bojko k pořadu schůze.

Prosím, máte slovo.

Tato Sněmovna nemá morální právo tajit svůj názor na tuto situaci a už vůbec nemá právo na utajování informací o korupci spojené s antikampaní placenou výrobci genové terapie proti covidu. Odmítnutí projednávání tohoto bodu je formou cenzury, protože veřejné jednání v Poslanecké sněmovně má pochopitelně značný mediální dosah a je naší společnou povinností vůči republice, aby veškeré tyto informace zazněly transparentně, veřejně a s podporou sněmovních mediálních výstupů zde na půdě dolní komory parlamentu. Děkuji všem poctivým poslancům za podporu tohoto návrhu a navrhuji jeho pevné zařazení jako prvního bodu jednání v úterý, alternativně ve středu, anebo jako první bod jednání v pátek, alternativně po pevně zařazených bodech pořadu jednání této Sněmovny.

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já bych vás požádal o zařazení aktuálního bodu, který se může stát bodem problémovým. Dovolte mi krátký úvod.

Toto je politický projekt a politické řešení této vlády, bohužel této vlády v situaci v České poště. To, o čem hovořím, je totiž opravdu Česká pošta. Česká pošta, zdůrazňuji s velkým Č, Česká pošta, je v situaci, kdy stojí před privatizací.